Pan ministr? Stanovisko výboru?

Návrh nebyl přijat.

Tak rozumím proceduře já.

Pan ministr?

Kdo je proti? Je to hlasování 201. Tento návrh nebyl přijat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Je to hlasování 202. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan ministr? Výbor?

Kdo je proti? Je to hlasování 203. Návrh nebyl přijat.

Jenom upozornění. Jen aby to tady bylo řečeno, protože už to bylo schváleno předem. Ano, ale asi bylo důležité to ozřejmit. Zeptám se pana ministra.

Kdo je proti? Je to hlasování 204. Další prosím. Děkuji.

Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 205. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Bod 14 návrh C1 paní kolegyně Maxové, původně paní kolegyně Pastuchové zřízení zástavního práva k jednotce a stanovení pořadí při rozdělování podstaty, novela občanského soudního řádu a katastrálního zákona. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Bod 15 návrh C2 paní poslankyně Maxové postoupení splatné pohledávky výživného za úplatu ve výši 90 % předmětu plnění. Pan ministr?

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme dál. V tomto případě se jedná o možnost postoupení splatné pohledávky výživného za úplatu ve výši odpovídající hodnotě předmětu plnění v době postoupení, tedy 100 %. Pan ministr? Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro 149 a proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji. Bod 17 návrh F pana poslance Fiedlera týkající se postavení organizačních jednotek občanských sdružení na roveň pobočných spolků. Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování 210. Tento návrh nebyl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech hlasovatelných pozměňovacích návrzích.